Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se jako první v přerušené rozpravě přihlásil pan poslanec Martin Lank.

Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vládo, pane předsedající. Já jsem přemýšlel, protože mám tady poměrně dost materiálů, jestli vás s nimi mám seznamovat se všemi, a pak jsem si říkal, že budu dneska milosrdný a že vás trošku ušetřím a že to zkrátím na to nejpodstatnější. Nicméně jsou tady věci, které k tomu energetickému zákonu zkrátka říct musím. Já bych rád zopakoval jednu zásadní větu, která je ve vyjádření pana náměstka ministerstva průmyslu a obchodu, pana Šolce.